Proto nemohu s tímto návrhem novely zákona o státní službě souhlasit. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, já budu opravdu velmi stručná. Jenom tady opravdu zásadně musím odmítnout slova o politizaci atd., protože jediné, co za tím pozměňovacím návrhem je, že státní tajemníky dáváme do stejného režimu, jako je šéf státní služby. Poslouchejte dobře šéf státní služby. A státní tajemníci budou ve stejném režimu. Děkuji a nyní tedy dvě faktické poznámky. Takže pane poslanče, máte faktickou poznámku. Vážený pane premiére, vážené paní ministryně, páni ministři, dámy a pánové, reaguji prostřednictvím pana předsedajícího na to, co tady řekla paní ministryně. To přece není pravda. To je zásadní, ale zásadní klamání této Sněmovny. Je to obráceně.

A tato hlava chrání celý ten zbytek státní služby a to je ten jediný, kdo může být vládou vyměněn. A to je ten jediný, nad kterým není nikdo další, abychom nešli do nějakého modelu, že bude generální ředitelství, nad kterým už nebude nikdo. A teď najednou říkáte: nestačí nám vyměnit tu hlavu, my si chceme vyměnit každého jako politici, každého, kdo je na každém tom resortu, a chceme mít my tu pravomoc, když tam přijdeme, říct státní tajemníci pro státní službu jsou odvoláváni vládou.

Ano, formálně posouváte, ale fakticky to znamená naprosto zásadní změnu ve státní službě. Tak to byl pan poslanec Benda. Prosím, vaše dvě minuty.

Prosím, máte slovo.

Ale! Ale z hlediska formálního a skutečně Zbyněk Stanjura vaším prostřednictvím, pane předsedající tu námitku vznesl opravdu jednací řád z hlediska formálního toto neumožňuje.

Pro poslance a poslankyně, kteří se rozhodnou podpořit služební zákon jako celek, ještě informace.

Takže tato situace je kryta nálezy Ústavního soudu a dokážeme se s ní vypořádat. Na závěr jenom taková poznámka. Celý výsledek naší debaty jenom v podstatě znepříjemní zavádění těch změn služebního zákona do praxe personalistům.

Zájem nevidím, takže já tím pádem rozpravu končím. Nyní se tedy zeptám, zdali je zájem o závěrečná slova navrhovatelů, zpravodajů. Takže přistoupíme k hlasování. Tak nám to tedy sdělte. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, všichni máte proceduru k dispozici, ovšem musím tady upřesnit proceduru tak, jak ji schválil garanční ústavněprávní výbor, ještě jednou, jak jsem to učinila v obecné rozpravě. To znamená, upřesňuji proceduru, v bodě 8 správný text zní: